Opravdu žádám všechny kolegyně a kolegy o klid!

Podporovatelé senátní verze prohlašují, že nechtějí hotelové komplexy, ale my už je tam máme. Nechci používat slova, která používal už přede mnou František Laudát, lunaparky, které jsou v těsné blízkosti šumavského národního parku, a to na Lipně.

Není pravda, že je namířena proti turismu, rozvoji turistů.

A naskýtá se otázka no a co rozvoj obcí, co starostové?

Co by za ni daly některé obce na Mostecku v severních Čechách!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás poprosit, uvědomme si prosím obrovskou odpovědnost, která v našem rozhodnutí spočívá. Děkuji panu poslanci Miloši Babišovi. Ale elektronická přihláška má přednost, pane kolego, leda že jste se hlásil s faktickou.

Děkuji za slovo.

Skutečně Šumava má ten problém, že je národním parkem, kde se nacházejí obce.

Já už jsem tady říkal, že nejčistší řešení by bylo, kdyby Šumava měla svůj buď samostatný zákon, jako se o to snažil Plzeňský kraj, nebo jednotlivé národní parky vyjmout ze zákona 114 a poté je vyhlašovat samostatným zákonem. To by bylo nejčistší řešení.

To je nepochybně fakt. Akorát jsem opravdu trošičku neporozuměl tomu, co kolega Babiš tady tím chtěl říci. Tady opravdu je nutné nějakým způsobem zakomponovat národní park a obce.

Vždycky to bude problém. Opravdu apeluji na to, aby ty jednotlivé národní parky byly vyjmuty z toho zákona.

Umím si to živě představit, protože to bude podle mě nekonečný příběh. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Výsledkem je z našeho pohledu vyvážený kompromis, jehož schválení umožní zachovat Šumavu i budoucím generacím. Ještě pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také rád vystoupil ještě v této debatě jako řádně přihlášený podruhé a chtěl bych připomenout některé věci.